150.

Pan ministr Babiš zůstává. Prosím ještě pana zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Jiřího Zemánka.

Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu. Nemám žádné přihlášky. Rozpravu končím. Prosím pana zpravodaje, aby nás tedy provedl hlasováním.

Dobré odpoledne, pane předsedo, vážené dámy a pánové. Dovolte, abych vás seznámil s návrhem usnesení, který předkládá Sněmovně rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny. Jsou zde dva pozměňovací návrhy 1 a 2, legislativně technické úpravy, které jsou obsažené v usnesení garančního výboru tisku 461/2. Navrhuji, aby o nich bylo hlasováno jedním hlasováním. Ještě mám přihlášku pana předsedy Stanjury. Prosím. Jenom krátký povzdech.

Rozhodli jste se.

Zeptám se, zda někdo má jiný návrh procedury, než byl navržen panem zpravodajem. Mám za to, že je tak jednoduchý, že nemá cenu o něm hlasovat. Dobrá. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. Prosím o první hlasování.

Prosím o novou registraci. Zeptám se ještě pana zpravodaje a potom pana ministra na stanovisko. Dvakrát souhlas. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní bych poprosil o hlasování o návrhu zákona jako celku.